Stejný režim se navrhuje i pro plošná opatření podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) zákona o ochraně veřejného zdraví, která mohou omezit cestování a dopravu, konání nejrůznějších akcí či uzavřít školy, ubytovací zařízení nebo provozovny stravovacích služeb. Tento návrh, který fakticky staví napevno režim mimořádných opatření právě ve vztahu k existenci pandemické pohotovosti, považuji za přínosný a mohu s ním souhlasit. Senát dále navrhuje podmínit vydávání mimořádných opatření krajskými hygienickými stanicemi podle tohoto zákona předchozím souhlasem vlády. Stejně jako je tomu u opatření nařizovaných Ministerstvem zdravotnictví. I tuto změnu mohu podpořit.

Děkuji vám za pozornost a za podporu tohoto návrhu.

Poslanecká sněmovna postoupila návrh tohoto zákona 19.

Garanční výbor pro zdravotnictví doporučil Senátu projednávaný návrh zákona vrátit Poslanecké sněmovně s příslušnými pozměňovacími návrhy, stejně tak ústavní výbor.

Pozměňovací návrhy výboru pro zdravotnictví byly bez problémů schváleny, pozměňovací návrhy ústavněprávního výboru, které se odlišovaly těmi navíc podanými v bodech 6 až 21, nebyly schváleny.

Takže se zákon dostává zpátky k vám k dalšímu rozhodnutí s pozměňovacími návrhy výboru pro zdravotnictví. V závěrečném hlasování pléna Senátu byl tento návrh s pozměňovacími návrhy přijat 58 hlasy ze 72 přítomných, 6 senátorů bylo proti. Paragrafované znění těchto pozměňovacích návrhů máte před sebou v materiálu, který jsme vám poslali.